Vláda předložila návrh na vyslovení předchozího souhlasu Sněmovny podle § 109i jednacího řádu Poslanecké sněmovny bez zbytečného odkladu, tak aby umožnila jeho včasné projednání. Předložený návrh uvede ministr Jan Chvojka. Prosím, pane ministře, abyste se ujal slova. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Návrh rozhodnutí Rady má stanovit věcný rámec činnosti Agentury EU pro základní práva, a vymezit tak témata, kterým se agentura může v uvedeném období věnovat při své výzkumné a analytické činnosti.

V souladu s nařízením Rady, které upravuje fungování agentury, je v pravidelných intervalech přijímán rozhodnutím Rady víceletý rámec, který vymezí jednotlivá témata, kterým se agentura bude věnovat. Jelikož je toto rozhodnutí přijímáno podle článku 352 Smlouvy o fungování Evropské unie, vyžaduje souhlas České republiky s rozhodnutím předchozí souhlas obou komor našeho Parlamentu. Návrh rozhodnutí ve svém článku 2 vymezuje oblasti, kterým se agentura na základě víceletého rámce bude věnovat v následujících pěti letech. Jde například o ochranu obětí trestných činů, boj proti diskriminaci, rasismu a xenofobii či ochranu osobních údajů, práv dítěte a romskou integraci. Tyto oblasti jsou většinou v činnosti agentury již tradiční a víceletý rámec tak navazuje na předchozí období. Návrh byl v této konečné podobě projednán výborem pro evropské záležitosti, který Sněmovně doporučuje vyslovit s návrhem rozhodnutí Rady předchozí souhlas. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře.

Prosím, aby se slova ujal předseda a zároveň zpravodaj výboru poslanec Ondřej Benešík, informoval nás o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo.

Výbor poté, co vyslechl informace náměstkyně ministra pro řízení sekce lidských práv Mgr. Martiny Štěpánkové, zpravodajskou zprávu poslance Ondřeje Benešíka a po následné rozpravě přijal usnesení číslo 373, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s návrhem rozhodnutí vyslovila takzvaný předchozí souhlas. Toto usnesení bylo přijato jednomyslně hlasy všech přítomných poslankyň a poslanců výboru. 373. usnesení výboru pro evropské záležitosti.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje předchozí souhlas s návrhem rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 20182022.

Otevírám rozpravu a eviduji do ní jednu přihlášku pana předsedy Stanjury.

Já opravdu nevím, proč si tady čteme papíry, které všichni máme. Přece víme, že výbor vždycky zmocňuje zpravodaje, aby přednesl výsledek. Víme a já tady nepotřebuji slyšet, že po úvodním slově předkladatele a zpravodajské zprávě zpravodaje výbor projednal tehdy a tehdy. Pro mě jako pro poslance, který není členem, stačí říci, že výbor doporučuje schválit nebo výbor nedoporučuje.

Žádnou přihlášku nevidím. Chcete závěrečné slovo, pane ministře? Není tomu tak.